A teď bych se s vaším svolením ještě chvíli vrátil k té první volbě stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. My jsme teď ve volební komisi řešili jednací řád, který konstatuje, že tajná volba se koná nejvýše ve dvou kolech. Takže může, nebo měla by proběhnout ve dvou kolech. Je to v těch případech, kdy se volí z více kandidátů, než je počet neobsazených míst, a pokud v prvním kole nezískají nadpoloviční počty hlasů, tak postupují do druhého kola. Ovšem vzhledem k tomu, že v tomto případě byl pouze jeden jediný kandidát, který získal čtvrtinu všech hlasů, tak bychom rádi jménem volební komise navrhli, aby druhé kolo už neproběhlo, nechci říct, aby bylo zrušeno, ale aby prostě neproběhlo, ta volba byla ukončena a abychom mohli vyhlásit lhůtu novou. Ovšem z procedurálních důvodů to chápeme tak, že by měl být ode mne podán procedurální návrh, o kterém by teď měla Sněmovna hlasovat. Prosím, pane předsedající, abyste vyzval k rozpravě a poté k hlasování o tomto procedurálním návrhu na ukončení této volby po prvním kole. Ano, já na základě návrhu předsedy volební komise otevírám rozpravu k navrženému postupu, tak jak bylo předneseno. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu ukončím. Předtím než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, kolegyně a kolegové, o opětovnou registraci.

Takže ten návrh zní: Poslanecká sněmovna ukončuje volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie v 1. kole. Děkuji.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 190, přítomných poslanců je 116, pro takto navržené usnesení je 102 poslankyň a poslanců. Návrh usnesení byl přijat. Můžete pokračovat. Kolegyně a kolegové, to je teď k volebním bodům všechno. Ještě vás prosím o pozornost, hlavně předsedy klubů a přes záznam vaše tajemníky. Tato informace se týká nových lhůt pro nominace. Připomenu, že jsem před dvěma hodinami vyhlásil novou lhůtu na volbu vedoucího stálé delegace do Středoevropské iniciativy, to byl ten neprojednatelný bod.

A do třetice, to je nový bod, už jsem zaznamenal impuls od některých poslaneckých klubů, opět vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tedy standardní změny v orgánech Sněmovny, bude to zase lhůta do pondělí 29. 9. do 12 hod. Takže tři nominace, všechny v jeden čas. Klasicky prosím k nám do sekretariátu volební komise. Hezké odpoledne. Já vám děkuji, pane předsedo.